To znamená, že já to tady přečtu raději. Vyzve ho, aby soudu v určené lhůtě oznámil, zda v řízení bude uplatňovat práva podle věty druhé. Správní orgán může v řízení předkládat písemné vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměn o nařízeném jednání a žádat, aby mu bylo při jednání uděleno slovo. Vždy se mu však doručuje rozhodnutí ve věci samé nebo jiné rozhodnutí, kterým se řízení před soudem končí. Pro řízení o opravném prostředku se věty první až třetí použijí obdobně.

Takže jde pouze o tuto jednu drobnou věc konzultovanou s Ministerstvem spravedlnosti a i jsme vyšli vstříc tomu stanovisku vlády v bodě 4, kde říká, že z legislativně technického hlediska vláda upozorňuje, že návrh obsahuje nadbytečný negativní výčet práv apod. To jsme všechno v tom pozměňováku potom změnili. Já bych vás tedy poprosil o podporu a klidně o důkladnější debatu, kterou jsme vedli například s kolegou Leo Luzarem na tom podvýboru, a myslím si, že jsme si tam všechny ty věci a situace, které mohou teoreticky nastat, vyjasnili. Já pro tuto chvíli děkuji za pozornost. Děkuji. Poprosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jakub Michálek.

Bylo částečně převedeno na správní orgány zejména z důvodu jejich úzké specializace. Děkuji a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Dominik Feri.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Ono by se skutečně zdálo, že se jedná o velmi malou úpravu, o pár slov u řízení, které se zdá být vlastně jasné, a u řízení, které tak nějak by možná mohlo připomínat řízení před správním soudem.

Ale ta dvě řízení to řízení podle části páté a řízení podle soudního řádu správního je úplně odlišné. A pokusím se velmi ve zkratce vysvětlit, proč tomu tak je. Zatímco tu bylo zmiňováno, to řízení před finančním arbitrem, tak jsou tam nějaké dvě osoby soukromého práva, nějaká osoba fyzická proti osobě právnické, a ten správní orgán tam vystupuje jako nezávislý třetí. Skutečně jako nějaký kvazisoudní orgán. A pak v tom dalším řízení...

Zatímco ta situace v rámci správního soudnictví je úplně jiná.

Vždyť přece on není vůbec účastník řízení. On nemůže dělat vůbec nic. Proč by to mělo být v zákoně explicitně stanoveno? To se dá dovodit systematickým výkladem. Já bych poprosil, abychom se tady trošku zklidnili.

Ale musíme si vlastně teď říci, jestli to něco přináší a jestli tady nevytváříme nějaký nový, paralelní systém v rámci českého soudního systému nebo systému rozhodování v těchto věcech, poněvadž máme tady správní soudnictví, máme tady to, kdy proč vlastně je tam ta část pátá? Z prostého důvodu. Nebo Český telekomunikační úřad.

Je to velmi praktické.

Já rozhodně nebudu navrhovat zamítnutí nebo vrácení k dopracování, protože mi přijde, že ta debata by tady měla proběhnout, už jenom z důvodu, že ta budoucnost části páté je ještě docela otázná.

Dobrý soudce rozhoduje tak, že to rozhodnutí je přesvědčivé.

A my tady najednou z toho finančního arbitra děláme někoho, kdo není schopný své rozhodnutí důstojně a sdostatek odůvodnit a musí pak být účasten toho dalšího řízení před obecným soudem podle části páté. Vysoce technická věc.